Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové.

Ta zakázka byla zadána napřímo a bez soutěže. Já si myslím, že snad si to paní ministryně Šlechtová i její šéf Andrej Babiš uvědomuje. Já bych se chtěl zeptat za prvé, proč bylo zrušeno ono výběrové řízení. Za druhé, proč byla několikanásobně navýšena cena. Proč ta zakázka byla zadána bez soutěže a zda paní ministryně Šlechtová bude měřit stejným metrem i žadatelům o dotace, kteří půjdou stejným způsobem. Já vám také děkuji a požádám paní ministryni Šlechtovou, aby vám odpověděla. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, hnutí ANO i ministryně Šlechtová postupují podle zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o veřejných zakázkách, stávajícího zákona. Takže já bych zde chtěla zmínit, jakým způsobem byla daná zakázka zadána. A ještě bych se chtěla vyjádřit k té poslední otázce.

Tam došlo k pochybení, je tam korekce na tento nástroj. Nicméně vláda rozhodla, že s tímto nástrojem budeme pokračovat dál. Byla původně vypsána v otevřeném řízení. To je ten nejpřísnější režim pro zadavatele.

Ta musela být po jejím posouzení vyřazena, protože nesplňovala podmínky dané soutěže, harmonogram toho plnění neodpovídal požadavkům nás jako zadavatele. Ministerstvo pro místní rozvoj podle zákona o veřejných zakázkách následně využilo možnost tohoto zákona, která je uvedena v § 22 odst. 2, a navázalo na otevřené řízení prostřednictvím jednacího řízení s uveřejněním, tzn. že jsme vyzvali toho jediného uchazeče, který podal nabídku, k nápravě nabídky, a zároveň v rámci jednání vyjednalo snížení ceny o 10 %. Jedná se o úpravu toho Národního elektronického nástroje na nový zákon o zadávání veřejných zakázek.

Úprava NENu jako takového podle nového zákona o veřejných zakázkách byla zadána v zadávacím řízení, které navazovalo na otevřené řízení, do kterého bohužel byla podána pouze jedna nabídka. Není tedy pravdou, že by byla zadána bez soutěže. A ještě jedna věc.

Já vám také děkuji. Prosím.

Ten můj dotaz je, zda tyto výjimky budou pokračovat a stanou se normou, anebo jsou skutečně výjimkou. Děkuji.

A chtěla bych zmínit, že nehovoříte o tom, že ministryně dovolila ministrovi Babišovi něco zadat.

Chtěla bych zmínit a také se trochu ohradit, že ministři hnutí ANO postupují bez zadání.

Toto byla možnost i kvůli času. Protože všichni chceme mít upravený a nejen samozřejmě už v účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Chtěla bych také zmínit, že Ministerstvo pro místní rozvoj je ten resort, který disponuje veškerými statistikami JŘBU, jak se zadává ze strany resortu i územní veřejné správy.

Já vám děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Markétu Adamovou o její interpelaci. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, minulý týden jsem vás během vaší nepřítomnosti interpelovala v souvislosti s nepřijetím návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Koaliční partnery jste potom obviňoval z toho, že jsou zlobbováni tabákovými firmami, a to i přes fakt, že pro tento opoziční návrh hlasovali také někteří poslanci ANO včetně předsedy vašeho poslaneckého klubu. Odpověď jsem samozřejmě ještě nedostala, ovšem jistou odpověď mi dal článek z dnešního rána.